Než přistoupíme k projednávání dalších bodů, prosím místopředsedkyni volební komise paní poslankyni Moniku Jarošovou, aby nás seznámila s výsledky voleb. Připomínám, že jsme volili členy Rady Státního fondu kultury České republiky a členy Rady Státního fondu kinematografie. Paní místopředsedkyně, máte slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové.

První volba byla Já se omlouvám, paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, prosím, abyste zachovali takový klid, abychom slyšeli výsledky, se kterými nás seznamuje paní místopředsedkyně volební komise. Prosím. Děkuji.

Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 135, jeden neodevzdaný lístek.

Počet odevzdaných hlasovacích lístků 136.

Tímto byl zvolen pan Viktor Tauš. Tento bod do Rady Státního fondu kinematografie zůstane ještě otevřen, protože příště proběhne další volba na tříleté funkční období.